Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Půjdu tak, jak jste se ptal.

Považuji to dlouhodobě za nejlepší koncept, protože to by nemělo zůstat jenom v hranicích Evropské unie, ale mělo by to překročit dál. Nicméně to je běh na dlouhou trať.

Oni to nazývají krátkodobé řešení. A velice to tlačili, mělo to podporu i Evropské komise a celé řady států, ale naopak to mělo velký odpor řady států, především severských atd.

Takže i to zřejmě nebude otázka úplně, jak oni tomu říkají krátkodobé řešení, tak asi ani to nebude krátkodobé. Uvidím příští týden. Já čekám, a vlastně od toho se odvine to, na čem pracujeme, a to je řešení po vzoru Rakouska jenom pro Českou republiku.

A chtěli bychom to předložit velmi rychle. Takže tolik k digitální dani.

Bude to volba. Protože je potřeba mít na paměti to, že ten živnostník velice často s těmito nízkými příjmy do jednoho milionu korun velmi často žádné daně neplatí, pokud má děti a manželku.

Takže bude to volba.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom poprosit o ty termíny.

Já to považuji za zcela zásadní. Děkuji.

Co se týče paušální daně, tak mám stejnou představu, ale tam to bude odvislé od IT řešení.

To jste tam viděli, tu úpravu. Protože jsme neměli vládu s důvěrou a nedostalo by to politickou podporu. Ale samozřejmě i tam byly problémy. Tam byly problémy, protože neřešíme ten problém skutečně narovnání daně 15 % pro všechny. Takže je to problém a já v tuto chvíli říkám, že to vidím jako ohroženo. Dívám se na svého kolegu ministra životního prostředí.

Dobrý den, vážená paní ministryně, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Vím, že před chvilkou tady zazněla od kolegy podobná interpelace, nicméně já se vás budu spíše ptát na něco trošku jiného, ne na tu legislativu, o které mluvíte, že ji připravujete.